Výplaty dotací byly realizovány z aktiv SFRB. Fondu nebyla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, přestože dle § 2 odst. 3 zákona č. 211/2000 Sb., má obdržet dotaci ze státního rozpočtu každoročně, a to nejméně ve výši skutečných výdajů určených schváleným rozpočtem na poskytování nenávratných dotací.

V míře vymezené objektivními okolnostmi fond splnil úkoly vyplývající ze schváleného rozpočtu na rok 2013. Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti fondu byly řádně projednány výborem fondu a schváleny dozorčí radou fondu. Vládou České republiky byla účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti fondu odsouhlasena usnesením č. 194 ze dne 24. března tohoto roku.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna oba předložené materiály schválila. Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni.